Další dvě novely už jsou drobnosti. V rámci podpory zemědělského podnikání se novelou zákona o spotřební dani zkracuje lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně u takzvané zelené nafty, kde je dnes 60 dnů a zkracuje se to na 40 dnů. Díky tomu obdrží potom podnikatelé samozřejmě ty finanční prostředky na svůj účet dříve.

Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne.

Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím sněmovnu o klid. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už tady zaznělo, dovolte, abych jenom krátce zrekapitulovala, že tato novela se týká zákonů o dani z nemovitých věcí, o dani z příjmů, o dani silniční, o spotřebních daních, o dani z přidané hodnoty a o mezinárodní spolupráci při správě daní. Jedná se o návrh daňového krizového balíčku. Rozpočtový výbor se zabýval tímto tiskem na své schůzi včera ráno a projednávání probíhalo tak, že tam zaznělo několik pozměňovacích návrhů. Paní předsedkyně, já si vás dovolím znovu přerušit a znovu požádat sněmovnu o větší klid. Děkuji.

Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

Tolik usnesení rozpočtového výboru. Děkuji za to usnesení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Obecnou rozpravu povedeme a já ji tímto otevírám. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako obvykle navrhuji zkrácení rozpravy pro jednoho vystupujícího v obecné i podrobné rozpravě na pět minut. Je zde návrh na zkrácení doby hlasování na pět minut. Takže budeme hlasovat o tom, zda Sněmovna souhlasí s omezením řečnické doby na pět minut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Konstatuji, že návrh byl přijat a řečnická doba tak byla omezena na pět minut. Budeme tedy v rozpravě pokračovat v pořadí poslanců tak, jak jsou přihlášeni.

Prosím. Je to do obecné i podrobné, takže vás potom vyzvu ještě v té podrobné. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úterý jsme schvalovali zákon o kompenzačním bonusu, který bral z rozpočtu obcí a krajů v součtu 15 miliard 11 obcím, 4 krajům. Ze strany paní ministryně zde zazněly výtky, že způsob, jakým Senát přijal úpravu, není možné tento kompenzační bonus vyplácet, protože by to ohrozilo výplatu tohoto kompenzačního bonusu. Já jsem respektoval rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která se rozhodla, že přijme poslanecký návrh, a připravil jsem druhý návrh do dnešního jednání, který to napravuje. Je zcela v pořádku, je koncipován jako příspěvek obcím a krajům. Je to příspěvek nárokový a bezúčelový, jeho výplata proběhne přes Ministerstvo pro místní rozvoj a bude vyplacen ještě v letošním roce.